Ano, děkuji.

Takže vlastně vytvořil režim, který je se svobodou v naprostém kontrastu. Tiskový mluvčí Evropské komise řekl, že pohled České republiky je příliš úzký. A já jsem rád, že jsem dostal tuto interpelaci, že na to mohu zareagovat a říci, že jsem přesvědčen, že příliš úzký není, že tu lekci, kterou dostala Česká republika, tu dostal vlastně i kubánský lid. Děkuji. Prosím. Děkuji za ten váš osobní postoj, nicméně bych očekával, že tady bude jasná pozice vlády České republiky, že vystoupí premiér a minimálně bude protestovat na úrovni Evropské komise a vyjádří protest proti takovémuto vyjádření.

Děkuji. Prosím, pane ministře.

Já si dovolím jenom vyjádřit názor, že kdybychom se podívali na monitor zahraničního tisku, tak to stanovisko, které jsem řekl, bylo chápáno jako stanovisko České republiky, bylo poměrně hodně citováno právě v souvislosti s tou kolizí vůči stanovisku JeanaClaudea Junckera, a mám pocit, že v této chvíli všichni vědí, jaké je stanovisko České republiky, díky té diskusi dokonce, která se v Evropě kolem toho rozproudila. Takže já se domnívám, že lze takovéto věci formulovat různě, a v tomto případě jsem ale přesvědčen, že to, co si myslíme, tak v této chvíli zaznělo velmi hlasitě a poměrně to zaregistrovalo velké množství představitelů nejrůznějších zemí. Podle mě ten výsledek je podstatný. Tohle určitě bylo nejen všimnuto, ale dokonce diskutováno na tiskových konferencích. Já vám děkuji. Vážený nepřítomný pane ministře, moje interpelace na vás už začínají připomínat pořad Nad dopisy diváků. Interpeluji vás kromě jiného již podruhé ve věci extrémně nepovedené televizní reklamy na elektronickou evidenci tržeb.

Za druhé, k reklamě jste mi sdělil, že kromě mnou zmiňované existují ještě dvě další reklamy, které cílí na podnikatele a informování široké, nejen podnikatelské veřejnosti považujete za správné a nezbytné.

První fáze přinese do státní kasy přece jenom 4 mld. korun navíc. A teď otázky. Za druhé, testovací provoz EET ukázal mnohokrát chybu, odezva serveru Finanční správy byla tak velká, že jednotlivým podnikatelům nešlo odesílat účtenky. Jak je možné, že to Ministerstvo financí tak špatně připravilo? A za třetí, jako předseda podvýboru pro ochranu osobních údajů se znovu ptám: Jsou dobře chráněna naše data z EET?

A už to tu zaznělo.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, děkuji za slovo.

Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi krátkou rekapitulaci převodu nádraží na Správu železniční dopravní cesty.

Správa železniční dopravní cesty nabyla vlastnické právo k části závodu dnem 1. července roku 2016, to je dnem zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi části závodu do Sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.